Děkuji. Nyní je přihlášen pan ministr Stanjura. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Za to jsme kritizováni odbory a to samozřejmě vedlo ke snížení daňové kvóty.

Pokud budeme hledat dlouhodobé řešení, tak si musíme říct, k čemu to budeme počítat. Určitě jsem proti tomu, aby v zákoně byla pevná částka.

Takže na tu debatu jsme připraveni, čísel máme dost.

Ale aniž bychom museli měnit pravidla, zákony, směrnice, nařízení, je to docela vhodný institut. Na takovou debatu jsme připraveni.

Pan premiér mluvil o návrhu komise na úpravu fiskálních pravidel.

Myslím si, že Česká republika je v dobré společnosti. Abych na někoho nezapomněl, tak vám přečtu kolegyně a kolegy z ostatních členských států, a to abecedně, takže je to jednoduché: Česká republika, Dánsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Německo, Rakousko a Slovinsko. Kdybych to zjednodušil: pravidla potřebujeme, ale potřebujeme taková pravidla, která nebudou říkat, že za dvacet let se něco změní.

Neočekávám ale rychlou dohodu.

Děkuji, pane ministře. Prosím, máte slovo. Děkuju za slovo. Oceňuji, že tady prostě opravdu věcně a korektně debatujeme.

Měla bych tisíce otázek a víte, že je neustále ve veřejném prostoru kladu, k rozpočtu a tak dále, ale teď se tady držíme tématu interpelace a to je daňová brzda.

Já si dovolím ještě jednu takovou...

To by nebyl dobrý signál a věřím, že se tomu nová generální ředitelka bude věnovat.